Dneska to v první instanci rozhodují krajské úřady.

Myslím si, že ten systém je zbytečně regulovaný, přetížený.

Velcí dopravci si podle mě velmi dobře hlídají, jak kvalitně ta služba poskytovaná je.

Pokud by to platilo od toho srpna do června, tak kterýkoli ministr či ministerstvo by mělo necelý rok na tu implementaci. Pan ministr nastoupil v lednu.

Zákon byl schválen. Ale to přece není osobní věc toho ministra. On to přece nepíše, on to přece nechystá.

Ministrovi můžeme vyčítat třeba, že nějaký návrh zákona předloží pozdě.

Pak samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomuto návrhu přihlásím. Mám i text pro pana zpravodaje, tomu můžu dát rovnou ten text, jak mi ukládají pravidla Poslanecké sněmovny. Pak se případně přihlásím s doplňujícím komentářem či dotazy. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím tedy obecnou rozpravu, pokud pan... Pardon, vracím zpět, nevšiml jsem si pana poslance Bendla, který se přihlásil na poslední chvíli. Já se omlouvám. Já jsem mával, asi jste mě neviděl, pane předsedající, takže se omlouvám všem.

Protože málokdo ví, že to je stát, kdo objednává ty registrační značky a tiskne je. Mně přijde daleko logičtější, když by každý vlastník automobilu měl svoji registrační značku. Vždycky kdyby si koupil auto, pouze by si na dopravním inspektorátu vyřešil ten problém, ale měl by jednu jedinou registrační značku.

Já chci vědět, jestli v tomto pan ministr pokročil, jestli toto se stane, tzn. že stát už nebude nadále vynakládat žádné finanční prostředky na registrační značky a vlastníky se tím pádem stanou lidé, kteří si je koupí a budou je moct vlastnit celoživotně, což bych považoval za praktické. Já děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se pana ministra, zda si žádá o slovo.

Mě velmi těší, že už kdysi dávno tady byl zájem řešit registrační značky a převést je do vlastnictví občanů z vlastnictví státu.

Co se týká dalšího postupu. My jsme vypsali transparentní výběrové řízení, které je napadáno jednotlivými účastníky v současné době. Proto, abychom zrušili monopol společnosti Hycon, která trvale na základě smlouvy uzavřené mými předchůdci, panem ministrem Schlingem, nadále dodává registrační značky státu. Toto transparentní výběrové řízení v této chvíli probíhá.

Rovněž tam navrhujeme možnost vydání tří značek včetně nosičů kol a duplicitně vydání značky v případě jejího poškození, kterou určitě uvítají všichni dopravci, tak aby nemuseli po každém poškození značky jet na stanici technické kontroly a zejména podnikatelé vyřadit tak vozidlo na minimálně týden z výkonu.

Co se týká vystoupení pana poslance Stanjury. Toto v této chvíli takto z hlavy nechci říkat a nechci vám tady lhát. Připravím to a seznámím Poslaneckou sněmovnu se všemi požadavky pana Stanjury. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Stanjura.

Ale vy jste se, pane ministře, vyhnul odpovědi na ty moje další otázky a tam už byste tu odpověď znát měl. Ale tomu já rozumím. A pokud ano, jestli byla přijata nějaká opatření vůči těm, kteří to způsobili.